Veřejnosti lze vysvětlit i důvody k finančnímu vyrovnání s církvemi. Za více jak 60 let, kdy majetky církví vlastnil stát, získal stát spoustu financí z jejich užívání, o které přišly právě církve. Řada nemovitostí, které patřily církvím, je dnes již nenávratně zcizena.

Tuto částku dostávaly církve na svůj provoz od státu i v minulosti.

Žádná z minulých vlád k tomu nenašla odvahu, protože měla obavy ze ztráty voličů. Vyrovnání se s církvemi mělo proběhnout ve stejné době začátkem 90. let jako vrácení majetku všem ostatním vlastníkům, kterým komunisté zabavovali majetky, a asi by to nikdo nezpochybňoval. Jenže k tomu nebyla politická vůle a ani odvaha. Teprve vláda pana Petra Nečase se k tomu odhodlala a samozřejmě že sklidila díky silné proticírkevní náladě vyvolané i některými politiky obrovskou vlnu kritiky. Lidská závist je totiž nekonečná a nezničitelná.

Onomu pokušení častokrát neodolali ani jiní správci majetku v dávné i nedávné minulosti.

Navíc kontrolní mechanismy ať už ze strany církve, státu či veřejnosti nedovolí, aby se s majetkem získaným z restitucí nakládalo jinak než ve prospěch církví a společnosti. Mimo jiné díky ziskům ze správy svého majetku se církve budou věnovat stejně jako v minulosti péči o chudé, o nemocné, o vzdělávání lidí apod.

Na závěr bych chtěl také říci, že za téměř 25 let po sametové revoluci je jasně vidět, že církve hospodaří s majetkem, který vlastní, velmi zodpovědně, ve prospěch celé společnosti. Církvím se nejedná o materiální zvýhodnění jednotlivců, ale o práci pro dobro občanů této země, a to i těch, kteří se deklarují jako věřící, ale také těch, kteří tento postoj nesdílejí. Restituce a celý proces majetkového narovnání mezi státem a církvemi mají umožnit nezávislé fungování církve na státu. Díky tomu, že budou církve soběstačné, nebudou více zatěžovat státní rozpočet. Nicméně pochopitelné je, že některým politickým silám se může nelíbit existence nezávislých církevních společenství, na které státní moc nebude mít finanční páky. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pevně věřím, že nepodpoříte tento návrh zákona, a navrhuji ho zamítnout v prvém čtení. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu poslanci Paverovi. Další řádně přihlášený je pan poslanec Petr Kudela. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážení kolegové a vážené kolegyně, poslanci.